Poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Votava, faktické poznámky. Připraví se pan poslanec Šincl. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, musím reagovat na pana ministra, co tady řekl. On samozřejmě pravděpodobně o tom bude hovořit pan kolega Šincl.

Pan kolega Šincl předložil na rozpočtovém výboru návrh možná nešťastně, když jsme projednávali právě daňový balíček, protože ten návrh patřil spíše do zákona o EET , a to v tom smyslu, že jsme přijali nový zákon o spotřebitelském úvěru, ve kterém jsme jasně vymezili nové postavení takzvaných nebankovních poskytovatelů.

Jsou tedy postaveni na úroveň bank. Stávají se finanční institucí. Jestliže dříve stačil živnostenský list a bylo padesát tisíc těchto poskytovatelů, tak jsme je radikálně snížili na několik desítek.

V seznamu, jako jsou ostatní bankovní instituce. To znamená banky, pojišťovny, úvěrová družstva, penzijní fondy a tak dále a tak dále. Já se ohrazuji proti tomu! Je to doplnění seznamu, ze kterého bohužel vypadly , respektive tam nejsou, protože ani nemohly být zahrnuty, když ten zákon vešel v platnost déle než zákon o EET. Všechno faktické poznámky. Chci jenom zopakovat pro ty, co to nechtějí pochopit. To, co tady bylo říkáno. Šlo pouze a jen pouze o nápravu chyby, o odstranění nerovnosti a nesouladu, který vznikl při zpracování dvou odlišných právních předpisů, které zpracovalo Ministerstvo financí. Tak jsem se jako poslanec rozpočtového výboru snažil jenom tento nesoulad odstranit.

Tak prosím pány poslance, nechte nás načíst pozměňovací návrhy a třeba vyjde i na ten můj a třeba horníci v OKD budou šťastni. Kolegové, já budu velice krátký. Vaším prostřednictvím na pana předsedu Votavu.

Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Kučeru. Po něm pan poslanec Votava. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom tady krátce k paní poslankyni Lorencové, kterou mám rovněž rád, prostřednictvím...

Řekněte jí to.

Vy jste řekla, že těch tisíc, kteří odhlásili ty pivovary, že jsou to zloději a že se vlastně přiznali, že neplatili daně. To jste tady řekla.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Lorencovou k faktické poznámce. Prosím máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Že je pravda, že těch tisíc podnikatelů prostě neodvádělo daně, takže se jim dnes, kdy už je musí odvádět, jejich podnikání nevyplatí. Ono jich bude určitě víc než těch tisíc. Tak to prostě je. To je ten systém, který se zavádí, který bohužel možná některé bude bolet. Děkuji. To byly faktické poznámky. Jenom pro pořádek eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska... Já jenom, že tady mám poznámku, že se hlásíte s přednostním právem. Nyní tedy poprosím k mikrofonu paní poslankyni Zelienkovou řádně přihlášenou do obecné rozpravy. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.